Dostali jsme dohodu, kde budeme vždy tahat za kratší konec provazu a vždy budeme velmi lehce vydíratelní. Už od prvního dne dohoda nefunguje, jak bylo domluveno.

Globální čísla jsou ještě horší. Od začátku roku dorazilo z Turecka do Řecka 150 tisíc nelegálních imigrantů.

Další desetitisíce jsou kolem hlavního města a na ostrovech v Egejském moři. Zbylých 100 tisíc je neznámo kde. Každým dnem přibývají noví imigranti a situace se nelepší. Můžete mi vysvětlit, jak může tato dohoda fungovat, když řecký premiér Tsipras opakovaně říká, že na zpracování potřebných administrativních úkonů bude nutné nasadit nejméně 4 tisíce vyškolených pracovníků? Přitom více než polovinu mají do Řecka vyslat unijní země a v Řecku ještě vůbec nikdo není.

Přitom bezvízový styk s Tureckem má být zaveden už za tři měsíce. Vyplývá mi z toho, že kvůli tradiční řecké nedůslednosti, velmi špatným tureckořeckým vztahům a celkové neochotě cokoli řešit ten systém nemůže do léta fungovat. Na stole tak leží podepsaná dohoda, která bude k ničemu, ale která nás už od července zavazuje spustit bezvízový styk. Neuvěřitelné mi taky přijde, že tato dohoda se vztahuje jen na řecké ostrovy a nevztahuje se na řeckou pevninu, která je velmi snadno dosažitelná z evropské části Turecka. Nebude tak muset ani dojít k zásadnímu posunu migračních tras. Za víza s Tureckem jsme si trasy posunuli jen o pár desítek kilometrů. Jasné je i to, že imigrační krize v žádném případě neskončí. Většina bezpečnostních expertů varuje, že se migrační trasy maximálně upraví. Podle analytiků z Německa bude Německo i letos zavaleno nelegálními imigranty. I pokud by dohoda s Tureckem byla maximálně funkční, přišlo by do Německa letos mezi milionem až dvěma miliony imigrantů. Dohoda s Tureckem totiž neřeší konflikt v Sýrii, který bude pokračovat.

To je hlavní důvod, proč je třeba ochránit co nejdříve české hranice. Proto navrhujeme, aby Sněmovna vyzvala českou vládu, aby nejpozději od července 2016 společně se zavedením bezvízového styku s Tureckem začala chránit naše hranice. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Kádnerovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, pane poslanče, vašich deset plus deset minut. Vážené dámy a pánové, jsem rád, že jak čas plyne, můžeme mluvit o problému masové migrace daleko kvalifikovaněji, to znamená, že jak jde čas, tak problémy, na které poukazujeme odpočátku my oponenti migrace, se postupně nedají přehlížet a bagatelizovat řečmi o xenofobii.

Nikde na světě se jisté typy menšin, jako jsou třeba arabští a afričtí muslimové, neintegrovaly do společnosti s evropskými hodnotami. To je základní premisa, z níž bychom měli vycházet. I když vím, že mnozí z vás tady v sále to vidíte odpočátku jinak.

To navrhuje odpočátku jako jediné v parlamentu naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, a těm skutečně potřebným se má pomáhat přímo v zemích jejich původu nebo v první bezpečné zemi v jejich kulturním teritoriu, nikoli zatahovat problém k nám do České republiky. V tomto ohledu bych apeloval na českou diplomacii, aby v tomto směru tlačila na arabské země, které se tváří jako spojenci, tedy na superbohaté muslimské země, které by měly v prvé řadě přestat vyvolávat občanské války a namísto podpory terorismu by měly aktivně pomáhat muslimské regiony stabilizovat a v místech zničených jimi vyvolanou válkou se podílet na obnově domovů pro místní obyvatele. Naše diplomacie musí také usilovat o jediné funkční řešení, tedy o neprodyšné uzavření evropských a českých hranic pro nelegální migranty, a to bez ohledu na Turecko.

Na základě rozhodnutí vlády Česká republika přijme během následujícího roku přes 3 tisíce nezákonných imigrantů, proto je v prvé řadě třeba, aby vláda měla vyřešeno, kam je umístí. To není žádné řešení, ale viditelné šílenství.

I v Německu zprvu mnozí občané migranty vítali, hostili a snažili se jim co nejvíce pomáhat. Stačila krátká zkušenost, a dnes tam jsou nejen demonstrace proti migrantům, ale roste počet útoků na ubytovny s migranty. Důvod je zcela jasný. Drtivou část migrantů bude velmi těžké jakkoli integrovat a je téměř nemožné je zaměstnat. I kdyby byla pravda, což víme, že není, že k nám proudí samí arabští lékaři či inženýři, pak je nemožné, aby takový lékař pracoval v české nemocnici, protože prostě v prvé řadě neumí jazyk. Otázkou je, nakolik bude nemocnice tolerovat to, že muslim se uprostřed operace začne modlit nebo sestra či lékařka muslimka odmítne odložit nikáb nebo hidžáb. Dnes už všichni víme, že drtivá většina migrantů nejsou ani lékaři ani profesoři, ale jsou to negramotní muži, kteří neovládají češtinu a z většiny ani jiný evropský jazyk.

Nikdo z nich nemá evropské pracovní návyky. Dovolte několik aktuálních faktů. Průzkum politického magazínu Report Mainz ukázal, že do Německa v loňském roce sice dorazil přes milion lidí, ale práci dostaly přibližně jen dvě stovky z nich. Stálou práci uprchlíkům nabídla jen developerská společnost Bonavia.